Děkuji.

Naši učitelé se opravdu mnohdy dostávají do svízelných situací jak ze strany dětí, tak bohužel i ze strany rodičů.

A když je paní učitelka vykázala, tak si ještě ta rodina právě stěžovala na České školní inspekci. Bohužel byl závěr takový, že by se měla paní učitelka omluvit.

Učitelé nejsou. Je to důležité, zodpovědné zaměstnání a je nesmírně důležité, aby cítili i od nás, od zákonodárců, že za nimi stojíme, že si jejich práce vážíme, ale hlavně že je chceme ochránit před těmi, kteří asi by potřebovali možná znovu projít základním vzděláním, aby si osvojili, co vůbec se v životě může a nemůže. Děkuji. Děkuji pěkně. Takže první vystoupí paní poslankyně Adámková. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já velmi prosím a doufám, že negativní stanovisko, které jsme si vyslechli od vlády, není proto, že tento návrh podává pan Babiš a pan Juchelka.

Velmi prosím, abyste zvážili své rozhodnutí, protože by bylo dobré se tomuto tématu věnovat a opravdu pedagogům přiznat jejich velmi důležité místo v naší společnosti. A jestliže tam nebudou cítit alespoň tuto oporu, je to opravdu skupina lidí, kteří jsou vlastně bezmocní v té třídě. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Ono to fakt nefunguje.

Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Lang. Děkuji, pane předsedající.